Informace vlády o postupu ve věci nevýhodné privatizace OKD Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dne 10. ledna 2017 a všeobecná rozprava byla přerušena. U stolku zpravodajů by měl zaujmout místo předseda vlády Bohuslav Sobotka, ten se bohužel z dnešního jednání omlouvá, a zpravodaj tohoto bodu poslanec Marek Černoch se dnes omlouvá z důvodu nemoci a zastoupí ho paní poslankyně Hnyková jako zpravodajka. Budeme tedy pokračovat v přerušené všeobecné rozpravě, do které eviduji několik přihlášek. Jako první je přihlášen pan poslanec Černoch, ale z důvodu nemoci nemůže vystoupit. Jako další je přihlášen pan poslanec Grebeníček, připraví se paní poslankyně Lorencová. Prosím, pane poslanče. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, to, co zde minulý týden k vážným problémům OKD zaznělo, bylo přinejmenším zajímavé. Ano, je to nejen o odpovědnosti těch, kdo zmíněné doly tunelovali, ale také možná, nebo možná především o spoluodpovědnosti těch, kdo rozhodovali, kdo připravili terén k tomu, aby stát a občané přišli o majetek a zákonné nároky a práva. A tak docela rozumím těm z vás, kdo jste vyslovili názor, že premiér Sobotka by už neměl v dané kauze figurovat jako svědek, ale spíše by měl sedět na lavici obžalovaných.